Ano, omlouvám se.

Paní ministryně, stanovisko? Paní zpravodajka?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Stanovisko? Paní zpravodajka? Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 174. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Je to pozměňující návrh pana poslance Vladislava Vilímce, který stanoví, že kraje rozhodují o dotacích v samostatné působnosti, o výši dotace kraje, a ruší přílohu k vládnímu návrhu, kde jsou pevně stanovené výše procentního podílu kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků pro jednotlivé kraje. Děkuji. Ještě stanovisko. Stanovisko paní ministryně? Paní zpravodajka? Kdo je proti?

Pan předseda Stanjura, poté pan předseda Kalousek. Prosím.

Takže požadujeme hlasování zvlášť. Pane předsedo, to je sice hezký návrh, ale řekl jste ho až v průběhu hlasování. My jsme schválili hlasovací proceduru jako celá Sněmovna. To by musel někdo navrhnout revokaci. Pan předseda Kalousek.

Omlouvám se za to.

Nebudu to ověřovat.

Kdo souhlasí s návrhem pana předsedy Kalouska, abychom revokovali část té procedury, která ještě nebyla jaksi realizována? Kdo je proti revokaci té procedury? Děkuji vám. Revokace byla zamítnuta. Nyní budeme tedy znovu hlasovat o bodu E jako o celku, a to v hlasování 177, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro, protože stanoviska jsme slyšeli. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Je to pozměňovací návrh pana poslance Víta Kaňkovského. Stanovisko, paní ministryně? Paní zpravodajka? Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 178. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Budeli přijat, jsou nehlasovatelné body A1 až A3. Stanovisko? Paní zpravodajka?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh?

Stanovisko? Paní zpravodajka?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Budeli přijat, je také nehlasovatelný bod G. Je to pozměňující návrh pana poslance Víta Kaňkovského. Stanovisko? Paní zpravodajka?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh byl přijat.